Nastavljamo sa radom. Doduše opet nam nema predlagatelja. Gospodine predsjedniče ja sam se još tijekom noći ponudio da kada gospodin Reiner bude umoran kao član odbora da ga mijenjam. Možemo onda nastaviti sa radom a vi ćete onda uskočiti umjesto predsjednika i tumačiti stavove odbora onakvi kakvi su izglasani većinom glasova. … [[Upadica se ne čuje.]] Može. Stali smo bili na replici kolege Grmoje. Nažalost nema ga pa gubi pravo na govor. Izvolite. Kolega Bauk, u nekoliko navrata ne samo u vašem govoru koji ste imali za govornicom nego i za vrijeme replika spomenuli ste važnost demokracije. Pa sada ja ne znam u čemu se odgleda demokracija ili nastojanje vladajuće većine da uvede veću demokraciju ako postoje prigovori i na proceduru donošenja i naravno na sadržaj. Oni su naveli u svom obrazloženju da je hitan postupak potreban jer će doprinijeti većoj demokratizaciji i radnoj učinkovitosti. Mi iskreno ne vidimo zbog čega će to doći do takvoga cilja jer se to ne vidi iz obrazloženja prijedloga uopće. Za nas je demokracija u trenutku kada imate dva čitanja, kada imate savjetovanje sa javnošću, kada prođete cijelu proceduru. Ali isto tako ne mogu vjerovati da vi koji cijelo vrijeme promičete demokraciju podržavate na ovakav način donošenje ali evo i nadam se da ćete to u svom odgovoru na repliku obrazložiti. S druge strane prijedlog ima ozbiljne demokratske deficite iz razloga što su odlučili rasprave određenih izvješća staviti samo na radna tijela, ne više na plenarne sjednice, zaključak većine u odboru da se sazove tematska sjednica ili provede javna rasprava na sjednici, odluka prisutne većine zastupnika na sjednici da se provede objedinjena rasprava, može se zlouporabiti jer je logično pretpostaviti da parlamentarna većina ako to želi i može osigurati većinu nazočnih, smanjenje vremenskog trajanja replike i broja replika unutar rasprave o točki dnevnog reda.

Zahvaljujem dakle s jednim dijelom ovih ja ću reći restrikcija koje ste naveli se i ja slažem da nisu dobre i na njih smo uložili amandman. Primjerice ovo oko izvješća da se ipak proširi krug koji su obavezna na raspravi sa Vladinim izvješćima. Moram priznati da tijekom naše parlamentarne većine smo također razmišljali da se dio izvješća može ali da se može i drugačije samo raspraviti na odborima tako da bi tu sada upali sami sebi u usta kada bi se tome baš oštro suprotstavili. Što se tiče ukidanja smanjenja trajanja replike, također smatram da jedina promjena u replikama koja treba biti je da replike nema na izlaganje klubova jer to i nije logično. Dakle vi replicirate osobi, ne replicirate klubu cijelome. I u tom smislu bi dinamiziralo pojedinačnu raspravu a klubovi bi mogli u jednom normalnom rasporedu izreći svako svoje mišljenje. To je recimo nešto šti bi mi podržali i onda ne bi trebalo ni ograničavati trajanje replike, ni broj replika, ni ništa. Dakle tu imamo određena drugačija, drugačije poglede na stvar ali ono što je ključno, dakle u ovome trenu imamo uglavnom restrikcije. Mi smo predložili ukidanje jedne restrikcije a to je da se ova izlaganja u ime kluba o slobodnoj temi tzv. dosadašnje stanke vrate u termin koji je bio do sada. Dakle tu zagovaramo da ostane isto stanje. I drugo, OK, to što predlažete restrikcije, mi ćemo se u tome snaći, želimo samo da nam se da dio onoga što imaju vijećnici lokalne samouprave. Dakle pravo da neke naše točke dođu u razumnom roku na raspravu, onda ćemo i mi biti ti koji odabiru neke teme i onda će se i o našim prijedlozima raspravljati. Mislimo da bi to bio jedan iskorak koji bi kompenzirao ove druge restrikcije koje se uvode. Iduća na redu je poštovana kolegica Strenja-Linić. Nažalost nije ovdje pa gubi pravo. Nema ni njega. I on gubi pravo. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Bauk, vi ste dosta ovako studiozno govorili o većini i manjini. Moram priznati da kada bi trebalo to ponoviti ne mogu ponoviti ali obzirom da smo cijelu noć proveli ovdje nije to ni čudno. Ali ono što je nedvojbeno jasno je sljedeće. Da smo mi cijelu noć proveli u raspravi o Izmjeni i dopuni Poslovnika samo zato što je to tako htjela većina. Što je većina rekla, nije nikakav problem, mi ćemo napraviti Poslovnik kakav hoćemo, imamo dovoljan broj ruku da ga izglasamo a vi kako hoćete. Ali ono što ste vi u svojoj raspravi u ime kluba doista detaljno raspravljali su amandmani koje je vaš klub dao na prijedlog ovih izmjena i dopuna. I govorili ste o dva ključna amandmana. Jedan amandman zapravo ide u smjeru toga da rasprava se, odnosno mogućnost raspravljanja u ime klubova ostane u prime-time-u, da tako kažem, između 9,30 i 10,30, a drugi amandman je vezan uz to da s određenim brojem, ako se ne varam, 20 zastupnika, nakon što je 30 dana nešto u dnevnom redu, oni mogu da se to stavi u dnevni red, dakle, da dođe na plenarnu sjednicu u raspravu. U jednom trenutku vam je kolega Bačić rekao da je možda da su oni spremni preuzeti, odnosno prihvatiti možda jedan od ta dva amandmana jer vi ste rekli da su vam ta dva izuzetno važna, pa ako se prihvati da ćete vi onda ipak biti u poziciji kao klub da glasate za poslovnik. Pa mene zanima zapravo, taj odgovor, kad bi trebali birati između ta dva amandmana, koji bi vama bio važniji i koji cijenite da je u smislu demokracije važniji. Jer mi smo cijelu noć, zapravo raspravljali o činjenici da ono što saborski zastupnici imaju, a to je govor, da nam se on uskraćuje, da nam se on smanjuje, pa mene zanima kad bi evo, hipotetski, vi morali birati između ta dva amandmana koji bi izabrali. Najprije, poštovana gospođo Mrak-Taritaš, da vas utješim, ne bih ni ja mogao ponoviti ono što sam rekao o većini i manjini na početku jedne od replika, a mislim da je vrlo jasan odgovor. Dakle, ako pitate po kriteriju demokracije, onda je normalno da je za demokraciju manje bitno da li ćete nešto reći u 9 ili 1, nego da li ćete uopće reći. Prema tome, izabrao bih ovaj drugi da biramo točke dnevnog reda, ako je to taj jedan, onda smo mi zadovoljni sa tim jednim, ali naravno, kad ste me već, ovaj, kad ste me već pitali, je, je, da.

Prva će biti Istambulska konvencija, a onda će drugi biti ovaj MOST-ov prijedlog Zakona o tri preferencijska glasa, to ćete odbiti, jel tako? Imamo mi ideja, ne bojte se i onda vas nećemo gnjaviti ovim replikama, stankama itd.

On je dobar i može se popraviti. Osma replika, poštovani kolega Pranić, nije ovdje. Kolega Šimić, vi ste na redu. Evo, prije svega bih se htio zahvaliti svim onim kolegama koji su izdržali ovdje cijelu noć. Dio njih je otišao sada presvući se u svježu odjeću da može nastaviti sa radom. Hvala vam što ste nam omogućili da evo, mi koji nismo bili tako uporni možemo raspravljati u ovim satima kad ipak nas hrvatski građani koji rade nekakve svoje normalne poslove, među kojima bi trebao biti i posao zastupnika Hrvatskog sabora u nekakvo pristojno vrijeme mogu pratiti. Zanimljivo mi je bilo promatrati obrazloženje predlagatelja u podnošenju ove izmjene Poslovnika, da će sama izmjena pridonijeti većoj učinkovitosti rada Hrvatskog sabora, pa bih ja upozorio da je i ponašanje onda i predsjednika Hrvatskog sabora koji utječe i definira dnevni red Hrvatskog sabora, ne pridonosi učinkovitosti rada ovoga doma. Mi smo jučer imali prije samog Poslovnika dva važna zakona za koje se znalo da će rasprava trajati cijeli dan i s namjerom je dakle, kako mi ne bi bili učinkoviti, utvrđen takav dnevni red da bi o samom Poslovniku raspravljali tijekom noći. Naravno da nitko od vladajućih nije ni očekivao da ćemo ustrajati, da će kolege ustrajati cijelu noć, tako da će prilikom glasovanja kad budu usvajali ovaj Poslovnik, u stvari ostvariti jednu Pirovu pobjedu, a to je po definiciji pobjeda koja donosi više štete nego koristi. Ono što se tiče vašeg izlaganja, kolega Bauk, mislim da vam neće prihvatiti vaša dva prijedloga.

Izvolite. Gospodin Bauk. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U jednoj od svojih prošlih replika izrazio sam žaljenje što gospodin Bačić nije u dvorani, a sad je gospodin Bačić u dvorani, pa bih htio mu samo prinijet pozornosti odgovor na repliku gospodina Šimića. Dakle, kad ste rekli dnevni red, evo, vrlo transparentno. Ono što HDZ može napraviti u općini Blato, a to je da zatraži sjednicu koji ste zatražili potpisima i stavi neke točke na dnevni red, o tome se raspravlja, pa većina koja je do sad sasvim slučajno niste u većini, ali jednom ćete valjda vjerojatno opet biti odbije. To tražimo u puno manjem obliku za zastupnike u Hrvatskom saboru. Eto, dakle to je vrlo jednostavno. Naravno, morao bih gentlemenski reći da na tim našim poslovnim točkama ih nećemo baš razvlačiti cijelu noć, to bi bilo u redu, to ćemo se isto složiti jer ako bismo prekršili gentlemenski sporazum, vi to vrlo lako ukinete itd. Dakle, i sad postoji mogućnost da se neke stvari isprovociraju, ali samo da se traži smjena ministra ili Vlade itd. i to se mora staviti na dnevni red. Možda bi ta vrsta poslovničke dopune smanjila broj ovih opoziva Vlade, pa onda ni premijer ne bi morao toliko dugo biti u Saboru i tu slušati i braniti ministre koje mu se baš ne da ni braniti.

Hvala vam lijepa.

On mora ispalit dva, tri komunisti, jugo nostalgičar i nešto inače nemre dalje funkcionirati. Tako da, Arsen je kao što sam rekao Bračanin pun optimizma i vjere, ali na žalost nisam baš siguran da će ta vjera pasti na plodno tlo kod HDZ-a, kod kolege Bačića i Reinera koji se usput budi rečeno nisu oglasili zadnjih barem 8 sati [[Upadica: Javio se meni za repliku.]] O.k. Znači ovo što sam vidio minus ta replika barem zadnjih osam sati što znači da ih baš previše ne interesira što ima opozicija za reći što znači da smo pogodili sa ovim kada smo išli inzistirati na tome da to hrvatski građani čuju i vide, jer su se oni nadali da će to pod velom noći ostati nezamijećeno. Ali ono što ja bih recimo očekivao, a možda sam tu ja malo naivan i imam puno više vjere nego šta bi trebao od zastupnika manjina koji se bore za slobode, jednakost, mogućnost da ljudi izraze svoj stav, pa nekada kada su kao manjina istisnuti da im se otvori prostor da se izbore za njih, da će se isto tako postaviti i u Hrvatskom saboru. Znači sa te strane vjerujem da će recimo zastupnici manjina Pupovac i Radin podržati ovaj vaš prijedlog kolega Bauk. Možda ako su dosljedni to naprave. Izvolite, odgovor na pitanje, odgovor na repliku gospodin Bauk. Izvolite.

Prema tome, zastupnici manjina koji su dio većine trebali bi se prema nama koji smo manjina ponašati onako kako bi željeli da se većina ponaša prema njima kao kad su manjina da im se osiguraju neka prava koja im može osigurati većina da bi do izražaja došla ta posebnost koju ima manjina. Jednina, množina itd. A što se tiče ostaloga, dakle kolega Reiner je tu cijelu noć bio, čak je radio i više nego što je trebao jer ste i predsjedali a niste trebali.

Mi smo željeli da rasprava o Poslovniku ne bude u gluho doba noći i sad je došla rasprava u ovo normalno vrijeme. To bi se dogodilo da je sjednica prekinuta jučer u 23,30, 23,45. Vidim da se cijeli klub MOST-a prijavio za pojedinačnu raspravu. I drugo, ovaj Poslovnik je već dugo na snazi, nikad se nije koristila ovakva opstruktivna mogućnost i to samo pokazuje, dakle da je ovo bila jedna situacija koja se nije trebala dogoditi i to je to. Ja sam zapisao manjina postaje većina, a većina manjina. Tu sam zapisao. Hvala lijepa. Gospodin Bačić, replika. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Bauk, dakle u određenom dijelu vaših amandmana oni su za nas zanimljivi i klub HDZ-a će se očitovati o vašim amandmanima kao uostalom i o drugim amandmanima pa ćemo svoj stav iznijeti na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ono što želim reći to je da bez obzira kada i u koje vrijeme imali i vodili raspravu o izmjenama i dopunama Poslovnika priprema izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora do sada je najdemokratskija od svih izmjena Poslovnika čak i onda kada je rađen novi Poslovnik. Prema tome, to što ja nisam sudjelovao osam sati u raspravi to nije nikakav argument ja sam već tri, četiri mjeseca govorim o izmjenama Poslovnika kako u javnosti tako i na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav čiji smo ja i vi član pa vi jako dobro znate naš i posebno moj stav. Što se tiče vaša dva amandmana koja su vam očito prijelomna i za koje ste izjavili ukoliko ih Vlada uopće prihvati mi smo spremni prihvatiti ovakve izmjene Poslovnika to je najbolji dokaz da svi ostali instrumenti koji su u tom Poslovniku ne idu za tim da ušutkaju oporbu. Jer ja ne vjerujem da bi predsjednik najvećeg oporbenog kluba u Saboru zbog dva svoja amandmana koji bi prihvatili vladajući bio spreman žrtvovati da za sve ostale instrumente koji su predviđeni u izmjenama ovog Poslovnika vladajući čut kao oporba. I ja mislim da za ta dva amandmana treba razmisliti.

Hvala lijepa. Prije nego dam odgovor gospodinu Bauku ja bih htio pozdraviti učenice i učenike Desete gimnazije Ivan Supek iz Zagreba. Hvala lijepa, izvolite gospodin Bauk. Instrumenti koji se predviđaju u Poslovniku, u prijedlogu izmjena Poslovnika su u jednom djelu ustvari u dosta dijelova restriktivni u odnosu na prava zastupnika ali ovaj jedan od ova dva amandmana, sve te restrikcije kompenzira. Pa isto kao što mislite da bi mi zbog amandmana prihvatili restrikcije, ne bi ih prihvatili jer upravo ta kompenzacija je nešto što bi nama bilo prihvatljivo, tako i ja isto mislim da ne bi vi valjda zbog tog jednog amandmana i tri točke dnevnog reda propustili priliku za konsenzus, može se i tako postaviti stvari.

Dakle, ja ću ponoviti, jedan naš amandman je restriktivniji u odnosu na prava zastupnika nego prijedlog a to je prijedlog da se ne može replicirati klubovima ali onda nema potrebe ograničavati ostale replike jer ide normalna rasprava, dakle meni nije prihvatljivo i to smo u obrazloženju napisali da jutarnja rasprava u Saboru se svede na stanke, predlagatelja, jedan klub i bezbroj replika. I to je jedno mišljenje koje je logično ali ako ćemo napraviti to da nam se jutarnja rasprava sveden a slobodnu raspravu predlagatelja, rasprava s predlagateljem, klubove i onda pojedinačna rasprava, nema potrebe ograničavati broj replika, dužinu replika u pojedinačnoj raspravi.

Vrijeme. Ja vam ne mogu odgovoriti na ono što ste rekli o manjinama.

Poslovnika Hrvatskog sabora izgubio je pravo govoriti o povredi Poslovnika Hrvatskog sabora do kraja 7. sjednice Hrvatskog sabora. Izvolite. Najprije bih kazao da je povrijeđen Poslovnik 233. jel u ovome trenutku nemamo predlagatelja, znači da je apsolutno neozbiljno. A sinoć smo da samo znamo cijelu noć, imali smo do jedne dobi kada je gospodin MIlijan Brkić zamijenio i predlagatelja i predsjedavajućega u liku i djelu viteza gospodina akademika potpredsjednika Sabora Reinera. Znači protuposlovnički cijelo vrijeme radimo, ovo treba stvarno pasti na Ustavnom sudu. Ovo je neozbiljno, žao mi je što ovdje nije glasnogovornik ministarstva za uljepšavanje gospodin Bačić u RH pa da nam objasni situaciju. Tko će sada saborskim zastupnicima predsjedavajući odgovarati ako je ovlašteni predlagatelj u ime Odbora za Ustav i Poslovnik gospodin Reiner? On je jedini ovlašteni čak mu je se kolega Bauk ponudio da će on biti nije mu dozvolio umjesto njega jel je član odbora za poslovnik, a tu je bio i kolega

Poslovnika jer ovo što je naveo je ustvari naveo kako bi omalovažio gospodina Reinera, a nije točno da nema predstavnika predlagatelja jer je naknadno određeno da smo kolega Šimić i ja također predstavnici predlagatelja. Dobro, onda smo riješili tu situaciju. Ima predlagatelja jer ima više predlagatelja. Gospodin Panenić vi ste tražili riječ, ali prije ćemo dati replike onda ću vam dati riječ. Može? Imamo nekoliko replika, može, slažete se? Hvala.

Stanku ili povredu Poslovnika?

Molim? Ja vas pitam. Odmah stanku? A čija je bila povreda Poslovnika? U međuvremenu je gospodin Petrov digao povredu Poslovnika pa onda nakon toga ću vama dati za stanku, izvolite. Izvolite gospodine Petrov. U ovom trenutku predstavnik predlagatelja je potpredsjednik Sabora gospodin Reiner. Što znači ruka? Stanka? … [[Upadica se ne čuje.]] Ali prvo je tražio isto kao i vi, prvo je tražio gospodin Panenić, zato kažem. Izvolite gospodin. Dobro, što se tiče ovoga što ste sada pitali gospodine Petrov, ovaj dokument kaže tako, predsjedniku Hrvatskog sabora predmet Prijedlog Poslovnika o Izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora sa konačnim prijedlogom Poslovnika dopuna predlagatelja. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav za izvjestitelje na sjednici Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela odredio je osim akademika Željka Reinera predsjednika odbora, Mariju Jelkovac i Marka Šimića člana odbora.

Sada ću vam dati, čekajte, čekajte. Jeste se dogovorili? Dobro. Je li već imao povredu Poslovnika gospodin Bulj? I dalje povreda Poslovnika 233., ako je sad nadopisan na jutrošnjoj sjednici odbora znači da je priznao da je cijelo vrijeme tijekom rasprave o ovoj točki dnevnog reda bio protu poslovnički. Ja bih vas zamolio gospodine predsjedavajući da Poslovnik se poštuje i da objasnite tko je taj drugi jer je u zakonu, tj. u prijedlogu zakona koji je nama bio na stolu izvjestitelj ispred odbora je jedino gospodin Reiner a novi prijedlog mi nemamo, mi nemamo.

Hvala.

Zapravo htjela sam reći isto ovo što je kolega Bulj rekao, mi tu stojimo 26 sati, da se dogodi ovakva promjena a da nas nitko o tome ne obavijesti. Nećemo jer smo tu 26 sati a vi ste tek sat vremena. 26 sati. 26 sati upozoravamo da je protu poslovnički, da jedna osoba je i predsjedatelj i predlagatelj i onda se još iza leđa svih zastupnika koji su tu 26 sati napravi takva promjena da se niti jednog zastupnika koji je tu 26 sati o tome ne obavijesti. Mene bi bilo sram da sjedim na vašem mjestu. Hvala. Samo malo. Vi tražite stanku sigurno ako dignete ruku a povredu Poslovnika je tražio gospodin Glavašević. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poslovnika Hrvatskoga sabora koji kaže da sjednicom Sabora predsjeda predsjednik Sabora kada je on odsutan ili spriječen sjednicom predsjeda jedan od potpredsjednika Sabora. Sjednici kao gosti mogu prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Sabora. Međutim, vi gospodine potpredsjedniče ne vodite, ne predsjedate, dakle tu se ne zna tko pije a tko plaća više, kojim redoslijedom dajte riječ kada netko traži Poslovnik. Pa šta je onda sa tom stankom kolege Panenića. Mislim dajte da znamo malo reda. Hvala. Čujte nisam siguran da sam shvatio što ste rekli ali tko traži povredu Poslovnika ima prvenstvo na onima koji traže stanku. Pa kako ja vidim nekoga tko je tražio povredu Poslovnika dajem mu riječ ako je to odgovor koji ste tražili.

demokratski sustav tj. na parlamentarnu demokraciju. Da li se mi slažemo ili ne slažemo o nekim stvarima manje bitno, ali je parlament onaj gdje se to raspravlja, ali većini u ovome slučaju ne odgovara jel im idemo na živce što ujutro imamo stanku i otvaramo životne teme. Pa nas građani plaćaju kao što ste rekli da sama riječ govor izlazi iz parlamentarizma, mi smo oni koji trebamo govoriti, predlagati, sučeljavati, debatirati i doć do nekakvih odluka. Većina naravno želi da to prođe glatko, manjina želi da postavi ono što treba, što joj je uloga da ukazuje, kritizira, predlaže amandmanima, zakonima. Međutim ovo je u biti udarac koji je tio bit proveden ispod radara u pola noći. I korektno je bilo ponuđeno većini da povuču taj prijedlog i da bude rasprava danas od 9 sati. Ovo nije bio cirkus što žele prikazati, ovo je bila borba za slobodu govora jel nećemo mi biti vječno saborski zastupnici, sutra će neko drugi bit. Parlamentarna demokracija nije nametanje terora većine, nego parlamentarna demokracija je pravo slobode govora, ali navikli su oni braniti i govor novinarima tj. koji su u medijima, poglavito na HTV-u i zbog toga gube radna mjesta.

Dakle tražim stanku u ime kluba SDP-a kako bi progovorio o opasnom eksperimentu koji prijeti Riječkom zaljevu, plutajućem LNG terminalu koji se gura od strane Vlade uz apsolutno ignoriranje stavova lokalne zajednice i ostvaren je nadstranački konsenzus koji se u Primorsko-goranskoj županiji nastoji oduprijeti ovom negiranju Ustava i zakona RH. Sada vam dajem riječ, tako da bude potpuni taj. Hoćete da završimo replike pa da onda vi tražite stanku?

Hoćete odmah? Izvolite odmah govoriti. Izvolite. … [[Upadica se ne čuje.]] E onda ću ja napraviti jednu stvar sada. Nastaviti ću sa replikama i onda ću vam dati riječ na moju odgovornost. Druga replika, gospodin Glavašević, izvolite. Izvolite. Ne ja odustajem od svoje replike, zato što ste na ovaj način zapravo prekršili Poslovnik, mislim, piše da se replika daje Bulju replicirate. Gospodin Aleksić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, prije svega zahvaljujem vama i kolegama koji ste ovdje cijelu noć dežurali i zahvaljujući tome, ste omogućili javnosti da vide o čemu se radi i putem njihovih TV prijavnima. To je velika stvar za Hrvatsku, da vidi, kako se ovdje u Hrvatskom saboru, pokušava urušiti demografski sustav, kako se pokušava spriječiti predstavnike hrvatskog naroda i hrvatskih građana da govore o temama koje nisu na dnevnom redu. Jer o čemu se radi? Teme koje su na dnevnom redu, su teme koje su tekuće i o kojima se mora razgovarati. Međutim, zašto postoje stanke? One postoje prije svega, radi toga da bi svi mi govorili o onome što tišti hrvatske građane u određenom trenutku. Ja komuniciram dnevno, sa stotinjak ljudi, svaki dan. Komuniciram s njima preko društvenih mreža, preko maila i mobitela. Stotinjak ljudi svaki dan samnom komunicira. Ja odgovorim svakodnevno na 30-tak vrlo važnih pitanja vezanih za nezakonito poslovanje banaka. Ja se nisam promijenio od kad sam došao ovdje, radim sve ono što sam radio i prije nego što sam postao zastupnik.

A ovaj nacrt prijedloga Poslovnika, ukoliko bude izglasan takav kakav jest, ubiti će u potpunosti to čemu ja služim ovdje u Hrvatskom saboru. Ja sam predložio nekakve amandmane, ukoliko budu predloženi biti će dobro. Eto, zahvaljujem vama što ste omogućili da govorim o tome, dok je dnevno svijetlo. Pa upravo stanka spominjete ona gdje vi i mi saborski zastupnici, svi, a vi ste rekli zbog problema naših građanima sa nezakonitim radnjama banaka koji su naše građane doslovno doveli do sloma je osnova problema većine, oni ne žele da mi govorimo o tome. To je problem, što oni nama ostvareno prave slobode govora, koji imamo sad u Poslovniku žele umanjiti tj. žele doslovno pa ja sam rekao, evo, sve nas građani ti plaćaju, mi smo izabrani i imamo plaću, putne troškove, pa ako nam ovo ukidaju na ovaj način, pa mogli ste ići još korak dalje pa reći da mailom glasamo ili porukama ili dovesti 151 lutku kupe pa na daljanski da glasa, njima treba šablon.

Znači mi njima idemo na živce.

Izvolite.

Dakle, kada zastupnik zatraži povredu Poslovniku, morate mu odobriti da govori čim on to zatraži, imajući u vidu, trenutak u kojem sam zatražio, niste mogli nakon toga dati riječ niti kolegi Aleksiću niti kolegu Bulju, već ste morali meni odobriti da govorim o povredi Poslovnika. A povreda Poslovnika o kojoj sam htio govoriti, je ona koja se odnosi na čl. 248. konkretno na stavak 3 tog članak. A on kaže, predsjedatelj će odobriti stanku, niti gramatički i teleološki ovaj članak, ovu odredbu, ovaj stavak, ne možemo tumačiti niti na koji drugi način, osim na način, da predsjedatelj mora odobriti stanku, osim, a tu imamo čl. 249. ako se nije stekao koji od ovih uvjeta. Hvala lijepo. Gospodin Aleksić je već bio počeo govoriti, a moramo sam dati priliku gospodinu Bulju da odgovori, na ono što je gospodin Aleksić bio govorio … [[Govornik se ne razumije.]] A druga stvar, mi smo prije imali replike, imali smo puno replika, a prvi kako bi rekao, replikant ste bili vi. Ja sam odustao od toga, a vi ste i prihvatili da vi imate replike radi što su tražene pauze. Nakon toga što, oni koji su tražili pauzu su govorili. Najnormalnija je stvar da onima još od prije, koji su tražili replike, da ja dajem replike. I ja sam preuzeo tu odgovornosti i održat ću je do kraja jer su to replike od prije, a ne replike od sada. Gospodin Sladoljev, izvolite. Poštovani kolega Bulj, vi ste najaktivniji saborski zastupnik u ovom Hrvatskom saboru i to očigledno nekom smeta. Treba isto tako reći da intencija izmjene Poslovnika od predlagatelja je da se poboljša kao učinkovitost rada Sabora. Sabor može početi ranije, može se skratiti broj godišnjeg odmora, povećati broj radnih dana i dobit ćemo istu učinkovitosti, al sa ovim dakle, načinom izmjene Poslovnika učinkovitost se povećava skraćivanjem replika i ukidanjem stanki. Pa mi molim da to objasnite. Gospodin Bulj, izvolite odgovor. Hvala lijepo. Pa složio bih se sa dijelom. Ja smatram da sam trebao još više govoriti jer je obaveza saborskog zastupnika da govori, ali koliko je dosad problema od najnižih razina do najviših u RH i od demografskih mjera i korupcije i kriminala, da bi trebalo puno više govoriti, a poglavito iz onih područja odakle dolazimo. To su bile najčešće stanke. Znači, demografski problemi, problemi zaboravljeni krajeva, brdsko-planinskih krajeva i naravno i ostale teme gdje sam se osjećao da se uključim u govor. Naravno, da dajemo i zakonske prijedloge. Međutim, nikako isključivi gospodarski pojas neće doći na red, bez obzira na preporuku Vijeća Europe, bez obzira, zato što smo, zato što većini ne odgovara to, bez obzira na konvenciju … [[Govornik se ne razumije.]] UN-a, neće doći tri preferencijalna glasa jer to ne odgovara političkim elitama, jer brojni ne bi prošli koji su stranački. Znači, brojne naše aktivnosti koje su van ovoga Sabora i sa građanima pa dnevno dobijem, evo kolega Aleksić je rekao, na stotine mail-ova svatko od nas. Jučer oko problema stanarskog prava i jedan kompliciran problem. I drugi problemi. I naravno da im mi smetamo. Stanka im smeta.

Koncesije plaža, javnoga dobra, koncesije izvora vode. Kako ćemo mi? Nas treba utišati, mi njima idemo na živce.

Gospodin Panenić, izvolite.

Naravno da ta komunikacija i mora biti intenzivna, jer od onoga što radimo kao opozicija, koliko prihvate vladajući, jako, jako malo. Znači, jednostavno moraš stvarati i takvu vrstu pritiska da bi uopće htjeli saslušati i prihvatiti možda jedan djelić, pa da možemo reći kao opozicija uspjeli smo ipak nešto nametnuti. Pa evo noćas. Što se dogodilo? Ipak je došao drugi potpredsjednik, preuzeo je upravljanje sabornicom. Dva predlagatelja, pa gospodin Reiner ne mora se patiti više sam što je bio. Znači, ipak to se čuje. Ali kako ovo ide, možemo očekivati slijedeći puta da vjerojatno nećemo morati ni dolaziti ovdje, nego ćemo poslati mail-om samo što je naše mišljenje, pa će se to negdje staviti u fail da se još manje čuje i onda neće biti ni ovih troškova. Nećete morati dolaziti ovdje niti tu stanovati, niti putovati i najbolji način kako zamisliti da bi HDZ htio da funkcionira Sabor, svatko kod svoje kuće i samo pošaljite da se ne zna, stavi se u arhivu i to je definitivno način kako ćemo obaviti našu dužnost, a da neće biti nikakve političke štete, niti će biti potrebe da se saznaje o stvarima koje muče vaše građane, moje građane, građene u cijeloj RH koji nekada stvarno dobiju jednu-jedinu potporu, a to je kada zastupnik koji dolazi iz njihovog područja obrati se Hrvatskoj i prezentira probleme koji more jednu grupu ljudi, a koje nitko u državnim institucijama ne prepoznaje i zbog kojih imaju silne probleme u životu. Kolega Panenić, složio bih se, znači većina ovim Poslovnikom želi napraviti standardno, da svi isto čak ja mislim, kod njihovih ocjena saborskih zastupnika predlagatelja u ime odbora, gospodina Reinera, on bi točno nas unificirao kao vojnike da točno govorimo i propisano kad se javiti, kome se javiti, u koje vrijeme, koji će nam ministar poslati upit i tome slično. Ovo je direktan udar na slobodu govora i mi smo samo izabrani od naših birača da ih zastupamo, da govorimo, predlažemo i da se borimo. To je naš jedini alat u usporedbi sa većinom. Većina ima instrumente izvršne vlasti i naravno da premijeru Plenkoviću kad dođe iz Brisela od svog prijatelja Junckera, koji velike stvari radi za RH, vidimo kao što je Savudrija riješena, kao brojne druge, isključivi gospodarski pojas, vrlo značajne stvari, osim što je dobar s njime, ne vidim nikakve rezultate. Nije njemu ugodno kad mu postavljamo pitanje i brojna pitanja, ali će nas ograničiti. I onda za toliki trošak i tolike probleme koji nas plaća država i naši građani nama je napravilo šablon kako se moramo ponašati. Ako je to višestranačje, ako je to demokracija, ako je to sloboda govora, ako je to ono čemu težimo onda je to Bruxelles kojeg zastupa Plenković. On više zastupa inače briselske interese nego hrvatske. Ako su to briselski uzusi, onda smo mi stvarno tribamo što prije odmaknut se od tih uzusa. Zašto ste digli repliku gospodine? Dobro. Gospodin Bunjac, izvolite. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Bulj. Pa evo mene zanima zašto se u Hrvatskom saboru uvodi Poslovnik koji kažnjava one zastupnike koji nešto rade? Znači ja sam očekivao da će ovdje biti donesene mjere kako bi se oni zastupnici koje nikada ovdje ne vidimo potaknuli na rad, koji se nikada ne javljaju ne samo za pojedinačnu raspravu nego čak niti za repliku. Meni je žalosno znati da ja imam svoje kolege u Saboru kraj kojih bih mogao proći na ulici i ja ga ne bih prepoznao da je to moj kolega, a najmanje bih znao kako se zovu jer ga ovdje nikada nema. I sada umjesto da se takve zastupnike potakne na rad, pa ako želite i sankcionira, sankcionira se one zastupnike koji dolaze u Sabor, sankcionira se zastupnike koji žele nešto reći, koji su se spremili za raspravu i koji zaslužuju svoju plaću. Zamislite vi situaciju da saborski zastupnici imaju godišnje 90 dana odmora, pa svako malo stanku po još 15 dana kao što smo imali sad u veljači, pa ćemo imati opet za Uskrs itd. Pa u onom tjednu kad je rasprava samo dva i pol dana je rasprava, znači srijeda, četvrtak i petak prije podne što efektivno daje stotinjak dana godišnje i vladajući ne mogu podnijeti da niti u tih stotinjak dana koji predstavljaju možda 30% od kalendarske godine se nešto raspravlja i da se nešto radi. Oni u biti šalju poruku nemojte uopće dolaziti, Sabor je nebitan. Bitno je samo u petak dignuti ruke da potvrdimo odluke Vlade koja je ništa drugo nego pas na lancu Bruxellesa i drugih centara moći. Kolega Bunjac, pa da krivci su oni koji dolaze i oni koji rade svoj posao u ovome Parlamentu jer su preaktivni. Ne misle kao većina, to je problem ogroman, ne misle kao oni. Znači mi bi tribali ne govorit o problemima primjera vi o problemima monetarne politike, problemima ovršenih, deložiranih, također i ja o problemima kojima govorim. Znači njima ne odgovara da govorite o tome u stankama. Mi ih živciramo. I zamislite parlamentarnu demokraciju u kojoj se mijenja Poslovnik da saborski zastupnici ne mogu otvarati pitanja. Evo ja sam prije neki dan otvorio pitanje sudova, novoga Zakona o smještaju sudova, termoelektrane, brojnih drugih pitanja. Otvara se i pitanje pala je jedna Vlada ovdje u slučaju sukoba interesa, u slučaju konzultantica. Znači otvaraju se pitanja saborski zastupnici postavljaju pitanja, traži odgovore, a poglavito manjina. Ali vi kolega Bunjac mi ne govorimo, tj. previše govorimo. Triba nam zabraniti govor. Ali sloboda govora je ono za što se trebamo boriti bez obzira slagali se, ne slagali se. Više se slažemo nego ne slažemo, ponekada ne, ali trebamo komunicirati, trebamo iznositi stavove naših sugrađana, naših birača i uopće štititi nacionalni interes za što smo prisegli. Neki su kolege saborski zastupnici jedino rekli prisežem, pa čak iz moga kraja bio je jedan saborski zastupnik iz HDZ-a u svom mandatu četiri godine je samo jedno javljanje imao. Molim vas zatvorite prozor da me promaja ne ubije, a moji će Sinjani Dalmatinci znati šta je promaja.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Bulj, sve što ste govorili u pravu ste i za početak zahvalio bih se vama i drugim zastupnicima koji su cijelu noć ovdje raspravljali i nama omogućili da zapravo mi danas možemo raspravljati o izmjenama Poslovnika Hrvatskog sabora koji je de facto temeljni dokument regulacije demokracije u najvišem Domu demokracije. Bar bi tako trebalo biti. Ja ću vas pitati jedno konkretno pitanje iz izmjena Poslovnika Hrvatskog sabora članak 235. kaže: „Zastupnik može imati najviše tri replike po jednoj točki dnevnog reda.“ Ja se pitam zašto bi zastupnik trebao imati samo tri replike po jednoj točci dnevnog reda, kada imamo na primjer pet, šest, sedam rasprava klubova zastupnika. Pa zar nije to ograničavanje demokracije? I na kraju krajeva prema kojem modelu, prema kojim parametrima se odredilo da zastupnici prema točki dnevnog reda imaju pravo na samo tri replike. Pa da li je to suludo, jer mi kao zastupnici ne možemo izraziti slaganje ili ne slaganje sa određenim raspravama koje su na temi dnevnog reda, nego samo tri. Tri neslaganja ili slaganja. Stvarno mi nije jasno. Kolega Škibola, naravno da je uopće nejasno što je ovdje predlagatelj, Odbor i gospodin Reiner. Evo nemamo ga ispred predlagatelja, tko je drugi jutros smo doznali, uopće ne znam tko je drugi. Nemamo nikakvo objašnjenje da nam se ograniči na tri replike. Znači oni kažnjavaju one koji žele replicirati, ukazivati, poboljšavati. Pa netko će reći govori … ali po njihovom uzusu mi ne radimo dobro oni koji su aktivni po njihovim uzusima i mi se moramo prilagoditi njihovim uzusima tako kaže akademik Reiner potpredsjednik Sabora. Točno šablona 3 replike proći 800 km iz Sinja ili vi iz Rijeke ili kolege iz Slavonije to je ograničavanje slobode govora. To je udar u Ustav. Zabrana govora saborskim zastupnicima. Ali ova većina opet napominjem drži je manjina. Znači manjina je dio vlasti. Mene zanima stav evo kolege Pupovca socijaldemokrata, borca za slobodu govora, bar je teatralan kada je ovdje i ostavlja dobar dojam svojim govorima. Ne čujem taj glas.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj pitali ste se zašto se ovim Poslovnikom oduzima pravo govora zastupnicima u Hrvatskom saboru. Pa oduzima se pravo govora opozicijskim zastupnicima, to je potpuno jasno zašto. Znači ova Vlada je nesposobna, neodlučna u rješavanju svakodnevnih ljudskih problema i naprosto svjesna svoje nemoći u rješavanju istih, ne može si dozvoliti odnosno ne želi dozvoliti da se te teme otvaraju u Hrvatskom saboru pogotovo ne u terminima koji su usudit ću se reći najgledaniji, a to su jutarnji termini kako smo do sada imali zastupničke stanke. No, to ne treba ništa iznenaditi, ne trebamo se čuditi nad time. Naprosto mi u ovoj Vladi imamo ministre koji žele uređivati Program Hrvatske radiotelevizije. Imamo premijera protiv kojeg ako napišete nešto na Internetu sutradan vas odmah privede policija. Znači, ako niste spremni pljeskati voljenom vođi koji vodi državu, dobit ćete flaster i uskratit će vam se pravo da o tome govorite. Mislim da ovakav sumrak demokracije ne pamtimo ni u onim nekim vremenima koja vrlo često ovdje prokazuju zastupnici koalicije koja predlaže ovakav Poslovnik. Međutim, zaboravljaju na činjenicu da zapravo ubijajući glasnike neće riješiti problem svoje nesposobnosti i vidljivosti činjenice da ne rade za Hrvatsku ništa dobro i da se zapravo ne snalaze u ulozi koju su im građani povjerili, a to je da upravljaju ovom državom. Pa većina u ovome slučaju nije svjesna da ograničavanjem slobode govora zastupnicima, narodnim predstavnicima u najvećem tijelu parlamentarne demokracije, to je u ovome slučaju u Hrvatski sabor da u biti sebi su pucali u nogu jer je činjenica, pa pogledajte vi ograničenja kaže tri replike.

Drugo, to je klasično zabrana govora. Znači, to je sloboda ugrožena sloboda govora. U Dubrovniku je davnim vremenima pisalo Libertas, slobodarski kraj, a u nas sada u Republici samostalnoj Hrvatskoj imamo manje slobode, nego za vrijeme po ovome Poslovniku manje slobode nego za vrijeme Austrougarske, za vrijeme kraljevine, za vrijeme bivše Jugoslavije stare i bivše. Znači imamo apsolutno pokušaj zabrane govora manjini. Znači, ovo je teror nad većinom na govoru, a nama je birači su nas birali da govorimo, pa ne samo to.

To je udarac u demokraciju i pravo govora. Dobro, sada ćemo nastaviti tako. Dobit će riječ prvi gospodin Maras. Nakon njegovog izlaganja dat ćemo mogućnost za prije replika dat ćemo mogućnost za stanke i imat ćemo pauze naravno i stanke. Prvi znači gospodin Maras. Glasovanje će biti poslije, ne. Danas. … [[Govornici govore u glas, ne razumije se.]] Čekajte, što hoćete onemogućiti gospodinu Marasu da govori? Izvolite. Hvala lijepa. Mislim da je mala nedoumica, a nekako uvijek mene dopadne ova rasprava u buci. Nedoumica je kad će biti glasanje, hoće biti nakon moje rasprave ili na kraju cjelokupne rasprave. Na kraju, dobro. Kolegice i kolega zastupnici, mislim da je sada svima jasno da je u biti potez opozicije koji se desio tijekom protekle večeri i danas ujutro, a nastavit će se i tijekom ovoga dana i tijekom glasanja o Poslovniku jer u ovom trenutku smo ispisali već više od 300 amandmana, da se pokuša pokazati ljudima iz pozicije HDZ-u, gospodinu Bačiću, Plenkoviću i društvu, da se jednostavno ne mogu ponašati kao da se jedino njih tiče kako će se u Saboru raditi. Također, molim ovdje za razumijevanje i medije koji su neki razumjeli o čemu se radi, a neki su pisali da smo raspravljali samo o sebi, odnosno o aktu koji regulira rad Hrvatskog sabora. Akt Hrvatskog sabora koji se zove Poslovnik regulira sve. Znači, ukoliko nemate kvalitetni poslovnik, ne možete raspravljati niti o mirovinama kvalitetno, niti o novim radnim mjestima kvalitetno, niti o proračunu kvalitetno, niti o socijalnoj skrbi, niti o bilo čemu. Znači, ovo je bio trenutak kad je opozicija morala reagirati na ovaj način, to što se ljudi iz HDZ-a nisu snašli, to što je gospodin Bačić u nevjerici hodao ovdje 2-3 sata, a nakon toga otišao spavati, a kolega Reiner nas je gledao gotovo cijelu večer i tko je pratio sjednicu, a tko nije, može pročitati u medijima, polako se i nije snalazio jer u jednom trenutku nije znao više što je – predlagač, voditelj sjednice, samo zastupnik, predsjedatelj. Čovjek je bio zbilja zbunjen i dok god nije došao drugi potpredsjednik Sabora, kojeg smo na žalost morali dignuti iz kreveta, odnosno HDZ ga je morao dignuti iz kreveta, gospodin Milijan Brkić, bilo je dosta čudnih i zbunjujućih scena.

Ovo nije Hrvatski sabor samo HDZ-a i SDP neće nikada prihvatiti da igra po pravilima kakve je HDZ zacrtao. I to ćete vidjeti sada i to ćete vidjeti i u budućnosti. Ukoliko se slučajno desi da HDZ se ogluši na ove zahtjeve i da isforsira Poslovnik kako je to zamislio u startu, vjerujte mi, ovo je tek početak. Ovo je tek početak. Nećemo vam dopustiti da radite što god hoćete, biti će nemilih scena. Igrate sa vatrom i ja vas molim da napravimo dogovor kako da funkcioniramo na parlamentaran i normalan način [[Upadica: molim vas, molim vas.]] Ne možete vi diktirati svima kako će se oni ponašati u Hrvatskom saboru. Mislite možda da možete, ali ćete vidjeti da ne možete. Vidjeli ste noćas, vidjet ćete danas, vidjet ćete prilikom glasanja o Poslovniku da ne može funkcionirati onako kako ste zamislili, niti će funkcionirati onako kako ste zamislili. Ukoliko tražite da se ugasi rasprava u Hrvatskom saboru na način da stanke više ne postoje, da opozicija ne može nametati svoje teme, nego da kroz dnevni red, možete molim vas, malo umiriti zastupnike Ja vas molim gospodo iz HDZ-a, gospodin Radin je rekao da neće biti glasanja nakon moje rasprave, tako da možete otići ukoliko vas ona ne zanima. Ali nemojte ometati dok se govori. … [[Upadica Radin: Ne, bit će pauza prije.]] tako da nema potrebe da sjedite, ukoliko vam se ovdje ne sjedi i ometate zastupnike u njihovom poslu

Tako da mislim da ljudi koji su zamislili da će nešto ići kako oni misle su se malo prevarili, mislim da su to sad svi svjesni i pozivamo iz Kluba zastupnika SDP-a da se napravi korak nazad od strane HDZ-a i da se ne ušutkava oporbu, da se ne suzbija otvaranje aktualnosti tema koje oporba radi iz dana u dan i da se ne guši rad Sabora. Što se tiče smanjenja broj replika, ja osobno sam stava da ljudi bi trebali imati mogućnost replicirati svakome i na način da repliciraju kada imaju nešto za reći. Ti moraš voditi evidenciju, kome ćeš replicirati, koliko, moraš raspoređivati zastupnike, vezati ih jedne na druge. To nije poanta rasprave u Saboru i to nije demokracija. Tako da pozivamo HDZ još jednom pogotovo autora Poslovnika gospodina Reinera da naprave korak nazad, da shvate da Sabor nije njihov poligon, da shvate da ne mogu raditi što žele i šta hoće i da se dogovorimo oko funkcioniranja kao što je to bilo do sada. Također želim još jednom reći, ovako donošenje Poslovnika, nikada nije bilo u Hrvatskom saboru, Iako će gospodin Reiner reći, da se Poslovnik donosio transparentno, ovako brzo, ovako preko koljena stvari se nisu nikada lomile u Hrvatskom saboru. I normalno da je takva akcija morala izazvati reakciju. Što se tiče SDP-a mi smo spremni, ako što smo bili jučer u pola sata prije ponoći, spremni smo i danas ostati cijeli dan, ako treba i sutra i tako će biti ukoliko dogovor oko Poslovnika ne bude postignut na način da se zaštite standardi one koje mi tražimo. A to je da se ne guši rasprava u Saboru, da se ne guši opozicija u Saboru, da se ne forsira svoja volja u Saboru i da se na neki način omogući da Sabor funkcionira demokratski, kao što funkcioniraju svi ostali parlamenti u EU. Kolegice i kolege iz HDZ-a mislim da ste sada vidjeli da nećemo mirno gledati što radite, drago mi je da su to vidjeli i građani RH, drago mi je da su to vidjeli i mediji i mogu vam reći, da će se od sada igra u Hrvatskom saboru, još jednom naglavačke okrenuti. Ja vas zato još jednom pozivam, na kraju, prihvatite prijedloge koji su upućeni iz Kluba zastupnika SDP-a, oni nisu zlonamjerni, oni su napravljeni konstruktivno, kao što smo to napravili i kod lex Agrokora, kao što to radimo konstantno u Hrvatskom saboru, kako bi imali bolje funkcioniranje i bolje diskusije i bolju raspravu i na kraju krajeva, bolji Parlament i bolje zakone. Nadam se da ćete ovu otvorenu poruku i poziv prihvatiti i pokazati da niste isključivi, nego da želite suradnju na kvalitetu i rad Hrvatskog sabora. I sad slušajte pozorno, jer je nastavak će biti kako slijedi. Prvi je dao povredu Poslovnika gospodin Škibola, čekajte, sad ćemo, onda nakon toga, gospodin Jovanović je tražio stanku i vidio sam još 2 ruke, da. Vi ćete reći zašto i imati ćemo stanku ili ćete govoriti odmah.

Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora, prekršen je čl. 238. nije se dopustilo gospodinu Marasu da na miru diskutira, nego su zastupnici iz HDZ-a dobacivali, a vi ih niste opomenuli. Sve zajedno, dobro.